Návrh na udělování Pamětní medaile Za zásluhy o parlamentní demokracii, vyznamenání Poslanecké sněmovny PČR Dalším na řadě byl s přednostním právem pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já se v podstatě chci omluvit panu místopředsedovi Bartoškovi, protože nepochybuji o tom, že to myslel a myslí dobře.

Já si myslím, že slušných poděkování slušným lidem není nikdy dost. A tak jsem v té první naivní úvaze uvažoval.

Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. S přednostním právem pan předseda Kováčik.

Prosím, pane předsedo. Diskuse, která se tady, kolegyně a kolegové, vede, právě i bezprostředního předřečníka se týkající, je krystalickým pohledem, nebo krystalickým obrazem toho, jak by Sněmovna neměla vypadat a jednat. Vojtěch Filip to tady v dopolední části tohoto bodu řekl poměrně jasně.